Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Čili já nechci tady říkat, že budu hlasovat proti nebo ať jsme všichni proti. Já bych chtěl navrhnout něco jiného abychom v tomto bodě dnes nerozhodli, ve všech ostatních ano, a aby tuto nominaci a tento svým způsobem precedent projednalo vedení Poslanecké sněmovny, to znamená grémium, a dalo nám k tomu nějaké stanovisko a abychom rozhodli příští.

Dobře, pane poslanče, jenom abych to tady měla zaznamenáno správně navrhujete tedy hlasovat bez návrhu na pana poslance Šarapatku. Takže o tomto návrhu budeme potom hlasovat. Nyní poprosím s faktickou pana poslance Holíka. Já vás tady mám ve faktických.

Prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo, paní předsedající. Příští týden bude zasedat tři dny. Bylo by dobře, kdyby v zájmu věci tam byli poslanci, kteří tam chodí a pracují. Pan poslanec Šarapatka, přestože už není členem hospodářského výboru, tam chodí a aktivně pracuje. A pokud se to bude projednávat v grémiu a tato nominace neprojde, tak bych jenom chtěl upozornit, že hospodářský výbor poprvé, co existuje tato Sněmovna, minule nebyl usnášeníschopný. Nebyl usnášeníschopný proto, že ze sociální demokracie z šesti poslanců, kteří tam jsou, nebyl přítomen vůbec nikdo.

Jsme tady na práci a v těch výborech se prostě pracuje a byl bych rád, kdyby tam byli lidé, kteří pracují. Děkuji za pozornost.

Prosím, vaše dvě minuty. Pane předsedo hospodářského výboru Mým prostřednictvím, poprosím. Já jsem ležel v té době v nemocnici a vy to víte. Tak se tady chovejte prosím trochu slušně.

Prosím, vaše dvě minuty.

Děkuji.

Cesta pana poslance Kolovratníka také nebyla schválena. Zatímco teď, když se jedná o nestranického a nezařazeného poslance, tak se za něj bije jako lev, vykonává svoji funkci bez ohledu na svoji stranickou příslušnost a já si toho vážím. Děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Stanjuru, připraví se pan poslanec Černoch, poté pan poslanec Holík a poté pan poslanec Kolovratník. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Dámy a pánové, máme prvního přeběhlíka.

Takhle jednoduché to je. Nic nemusíme projednávat, Sněmovna to už zažila, není to poprvé. Obávám se, že to není naposledy.

Není co projednávat.

Není. Nevím, co pan poslanec Kolovratník přepočítává, teď nevím, komu to napočetl.

Prosím k mikrofonu pana poslance Koníčka s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedající, a to je právě ten problém, na který upozornil pan poslanec Urban. V okamžiku, kdy je pan poslanec Šarapatka nominantem za ANO, tak je tato nominace v rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny, protože jednací řád a volební řád stanoví poměrné zastoupení jednotlivých klubů a to je přesně definováno, na to je matematický výpočet. Strana ANO má nárok na šest členů výboru. Ten případně sedmý za Úsvit by připadl podle toho přepočtu ČSSD. Já bych poprosil pana předsedu, aby nám řekl ta čísla, na základě kterých se to rozpočítávalo, protože my jsme tady neslyšeli, jestli některý nezařazený podle toho volebního řádu se může k některému přidat, aby se započítával do té kvóty. Poté bych se chtěl zeptat, jestli těm, kteří prozatím nejsou v žádném výboru, bylo ze strany volebního výboru nabídnuto členství, protože mají právo být členy některého výboru a to předpokládá ten volební řád. Takže tuto situaci bych před hlasováním chtěl vyjasnit. Všechno to jsou faktické. Já budu reagovat hned, abych to vysvětlil. Ono to má dva rozměry. To, co naznačil pan poslanec Stanjura, ano, můžeme nazývat věci pravými jmény, hnutí ANO si v uvozovkách v této nominaci přivlastnilo pana poslance Šarapatku. Ale já teď budu chvíli citovat z jednacího řádu. Ten jednací řád, resp. volební řád v čl. 5 odst. 2 jasně říká, že návrhy na členy výboru nebo komise předkládají volební komisi poslanecké kluby. Takže my v tomto usnesení konstatujeme, že návrh na nominaci pana poslance Šarapatky předložilo hnutí ANO 2011. Nic jiného.